Smyslem zákona o státní službě bylo odpolitizovat státní správu, zajistit, aby mohla fungovat efektivně, aby fungovala nezávisle na výměnách vlád, nezávisle na tom, o čem bude jednat Poslanecká sněmovna, ale zároveň zajistit veřejnou státní správu takovou, aby byla schopna, a to byl jeden z našich důležitých požadavků, uplatňovat vůli vlády. A jsme přesvědčeni o tom, že si zákon o státní službě zaslouží jinou podobu, protože to, k čemu jsme dospěli, by na první pohled byla nezávislá státní správa, ale bohužel zafixovaná a zakonzervovaná do té podoby, že není konkurenceschopná, že se uzavřely brány státních úřadů schopným lidem z komerční branže, jejich vstup do státní správy, do státní služby je prostě mnohem komplikovanější.

A upozorňovali jsme na to, že máme v ČR konkrétní podobu jiného zákona, zákona o úřednících samosprávných územních celků, který by mohl posloužit jako vodítko a jako lepší vzor pro to, jak organizovat i státní službu.

Tím prvním zákonem jsme se dostali k podobě, která zejména vyhověla všem, kteří volali po absolutní nezávislosti, zafixování, zakonzervování státní služby. Ukázalo se, že to nefunguje, ukázalo se, že na ministerstvech mají reálné problémy s tím, jak se rozloučit s některými, kteří špatně pracují, že mají vážné problémy s tím, jak vůbec uplatňovat vůli vlády. V tomto směru praxe bohužel dala za pravdu našim připomínkám. A aby se s tím vláda vyrovnala, tak místo systémového opatření, kvalitního zákona, kvalitní úpravy přichází opravdu s vychýlením kyvadla na druhou stranu, kdy se může stát, že všechna první kola výběrových řízení budou vlastně jenom naoko, protože se bude čekat, až se otevře kolo druhé, do kterého je možné potom přizvat i všechny ostatní účastníky, zájemce například z oné privátní sféry.

Proto chci povědět a chci znovu poprosit, zda by bylo možné tuto normu neschválit a dospět k úpravě, která by byla systémová, která by byla správnější, nepředstavovala to, co bohužel u nás umíme příliš, že umíme buďto jeden, nebo druhý extrém, ale často neumíme jít správnější střední cestou. Děkuji za pozornost.

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já vystoupím v této věci pouze krátce. Viděli jsme i ta úskalí, která v některých momentech vlastně zakonzervování stavu státní správy tento zákon přinesl, a nepopíráme ten fakt, že tento zákon po vyhodnocení a po praktických zkušenostech vyžaduje novelizaci. Jsme ovšem přesvědčeni, že tato novelizace, která přišla a vlastně byla diskutována už na přelomu roku poté, co ministerstvo a vláda sbíraly informace z jednotlivých pracovišť, není připravena dobře. K tomuto návrhu zákona byly výhrady z Evropské komise. A my jsme se bavili s Ministerstvem pro místní rozvoj, jakým způsobem byly tyto výhrady vypořádány, a v řadě pozměňovacích návrhů jsme shledali, že jsou adresovány ty největší problémy. Skutečně to umožnění během velmi krátké doby zopakovat hodnocení a vlastně bez možnosti nápravy se tak toho nepohodlného úředníka zbavit. Tyto věci v pozměňovacích návrzích jednotlivých poslanců jsou a jako takové mají podporu pirátské strany, protože řeší asi ty čtyři nebo pět nejkritičtějších výhrad.

A je to skutečně umožnění nahrazování těch náměstků pouze na popud ministra nebo vlády. Toto je značně problematické a já odmítám důvod, který nám byl několikrát zde ve Sněmovně sdělen, ten praktický příklad, že někde je nějaký náměstek, který dělá problémy, samozřejmě, a bohužel jsme to v negativních aspektech viděli při takzvaných, a říkám schválně takzvaných, nechci to slovo používat, čistkách, kdy prostě pomocí dvou nějakých výtek a důtek dostanete člověka do momentu, kdy před třetí důtkou, ač tyto třeba nebyly oprávněné, sám raději odchází. Takže pokud se vláda nebo premiér nebo někdo chtěl zbavit nějakého člověka, ty metody bohužel, které se tváří navenek naprosto v pořádku, protože to kárné řízení se dá skutečně nastartovat, ale dá se i zneužít k tomu, tak ta metoda tady je. Jestli je používána správně, nebo není, skutečně pokud někdo neplní své úkoly, pokud někdo opakovaně neplní zadané úkoly nebo má nějaké problémy s prací, s docházkou, s tím, aby se vyskytoval na důležitých jednáních, dá se to řešit touto cestou, ne tím, že skutečně uvolníme ruce vládě a ministrům, aby se těchto lidí zbavovali.

Nyní tedy do obecné rozpravy pan poslanec Marek Benda... Děkuji za slovo. My podpoříme návrh na zamítnutí. Já bych měl pro pana předsedu Bartoše smutnou zprávu.

Paní zpravodajka se nás pokusila zmást, protože nevěřím tomu, že by to nevěděla jako zkušená právnička, a navrhuje ve třetím čtení změnit účinnost. To není možné!

2: Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb. Změna účinnosti určitě není chyba. Gramatických chyb. Chyb písemných nebo tiskových.